Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu na pořad schůze. Ptám se, kdo je pro?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu na pořad schůze.

Návrh byl zamítnut.

Ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu na pořad schůze.

Návrh nebyl přijat. Vypořádali jsme se se všemi navrženými změnami pořadu schůze, já se pro jistotu ujistím, jestli tomu tak skutečně je, protože těch návrhů bylo skutečně hodně. Mělo by tomu tak skutečně být. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 70. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat, pořad schůze byl tedy schválen.